Děkuji.

Ale on neprošel, takže to teoreticky hlasovatelné je, jestli mě někdo tady neopraví.

Děkuji. Kdo je proti? V hlasování číslo 342 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 7, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Teď se dostáváme do části pana poslance Jana Zahradníka.

Stanovisko výboru je nedoporučuje. Stanovisko ministerstva? Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh pod písmenem E4 pana poslance Zahradníka, který v § 11 nahrazuje slovo zájemce tomu, kdo má zájem. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko ministerstva? Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh je pod písmenem E6, který zrušuje odstavec 4 § 12, tj. možnost odstoupit do 14 dnů ze strany zájemce. Stanovisko výboru nedoporučující. Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko výboru nedoporučující. Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 350. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru nedoporučující. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru je bez stanoviska.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

První varianta stanovisko výboru nedoporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.